Já bych tady chtěl přinést ten důvod, který je pro mě ten zásadní a který je podle mě poměrně exaktním porušením zákona o České televizi.

Přítomní členové Rady ČT, konkrétně předseda Rady René Kühn a radní Martin Doktor, ale její požadavek na místě odmítli jako nepřijatelný a dozorčí komise jí požadované údaje k pořadu neposkytla.